Ale teď se také zastavme na chvilku u toho, co předvádějí zaměstnanci. Veřejnoprávní televize a její zpravodajství má být nezávislé.

Tedy především tomu, jak se jasně politicky profilují nebo projevují. O tom, jaké mají názory, který způsob myšlení je jim blízký, není z jejich veřejných vyjádření pochyb.

To přece není možné.

Je jich celá řada v České televizi. Ale bohužel to nejsou ti, co to řídí a co jsou ti nejvlivnější.

A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Zkrátka to, na to chci upozornit, je fakt, že je prostě evidentní, že Česká televize drží jeden názor, jeden názorový proud úplně bez ohledu na to, co si myslí ta druhá, třetí nebo čtvrtá část republiky. A to mi přijde skutečně velmi negativní, protože kdo jiný než instituce veřejné služby by měl zastupovat zájmy a názory všech koncesionářů.

Ale jako mně to připadá hlavně skandální z toho pohledu, že si ho platí naši koncesionáři, minimálně v tom poměru našeho volebního výsledku, a přesto nepozve předsedu SPD do pořadu. Takže to já jenom tak poznamenávám.

Čtyři roky mě nepozval.

Zcela protizákonně, protože zákon dává jasné mantinely a říká, že má být vysílání vyvážené.

A teď se podívejte, když oni dělají to samé, tak jim to má projít? Tady jde o to, abychom zlepšili, zlepšili veřejnou službu. Abychom zlepšili veřejnou službu a abychom dohlédli a vytvořili tlak na dodržování platného zákona, nic víc, který jasně mluví o vyváženosti. Nic víc. Pouze dodržování zákona.

Krátce řečeno, že bychom měli zrušit koncesionářské poplatky, a to i v případě Českého rozhlasu, a že by měla být Česká televize financována ze státního rozpočtu. Už proto, a další číslo, protože jsme tady u zprávy o hospodaření České televize, víte, kolik stojí výběr koncesionářských poplatků Českou televizi? Stojí 130 milionů korun. Takže už pro to, že bychom ušetřili 130 milionů korun na výběr koncesionářských poplatků, které by mohly být použity na něco smysluplnějšího.

Nebo policie je taky ohrožení demokracie? A navíc, mám konkrétní příklad.

Proto říkám od začátku, než takovéto zákulisní praktiky a machinace, které tady probíhají, tak pojďme nastavit v souladu se zákonem tak, aby Česká televize fungovala transparentně a pro všechny koncesionáře, pro občany v České republice.